Že máme dvě vojenská letadla, jsem věděl.

A pan ministr už spěchá hájit naši armádu.

Řekl jsem to myslím srozumitelně. V Čáslavi je to úplně jinak. Vládní letka přece jen, přece jen, neplní tak závažné úkoly, byť rotace v misích jistě není úkol marginální. Nejsem specialista přes letectví, ale domnívám se, že se to s Ruzyní nedá srovnávat.

Není myslím úplně fér z toho vyvozovat nějaký závěr nad stavem naší armády. Děkuji panu ministrovi. Dostáváme se k sedmé interpelaci. Pan poslanec Michal Kučera bude interpelovat paní ministryni spravedlnosti Helenu Válkovou ve věci obvodních soudů v Praze. Prosím, pane poslanče.

Děkuji panu poslanci. Poprosím paní ministryni o odpověď.

Dovolte mně v zájmu stručnosti, abych použila písemného podkladu, který myslím dostatečně přesvědčivě postihuje meritum věci.

Tento termín samozřejmě ještě diskutujeme a v případě potřeby bude prodloužen.

Na to máme i vyjádření příslušných pracovišť. Konečné řešení dislokace Obvodního soudu pro Prahu 5 není ovšem uzavřeno.

Takže myslím, že to je záležitost, která se musí pojímat i v tom komplexu dislokace, nevidět jenom jediný zájem na dislokaci Obvodního soudu Prahy 5. Ideální variantou by bylo získání vhodné budovy ve vlastnictví státu. O to samozřejmě usilujeme nejvíce.

Čili kdybych to měla shrnout.

Byl seznámen, zatím s jeho reakcí jsem neměla možnost se opačně seznámit. Doufám, že ho odpověď uspokojila, alespoň vysvětlila současnou situaci.